Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Plíšek si přeje zařadit nový bod Informace předsedy vlády České republiky o opatření proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Mám zde návrh na odhlášení, tak prosím, abyste se znovu přihlásili. Ještě jedna omluva.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh přijat nebyl.

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 175, pro 73, proti 70. Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat a bod bude vyřazen.

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 175, pro 94, proti 30. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pan předseda Kalousek nový bod Informace ministra financí a ministra kultury o vyřešení památníku v Letech, a to na 25. 5. po písemných interpelacích.